Vážené kolegyně, vážení kolegové, doba na poradu klubu TOP 09 uplynula. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, ještě jednou, aby bylo zřejmé... Já prosím levou stranu sálu, aby se ztišila, abychom neopakovali to, co se tady odehrávalo před přerušením.

Takže tady máme na této schůzi tento týden dva návrhy.

To je fakt. Vedle toho tady máme návrh, který se jmenuje poslanecký návrh pana poslance Volného, který něco navrhuje... Těžko budete moct hlasovat, paní kolegyně, když jste neslyšela, co vám říkám. Paní kolegyni oslovujte prosím mým prostřednictvím.

Tak tečka.

Byť ten obsah bude úplně jiný. Tohle není obsah demokratické a parlamentní diskuse, kterou bychom asi měli připustit. Víte, já rozumím vládě, která se domnívá, že když prosadí ty koaliční dohody, o kterých nevím, zda pan poslanec Volný už je, nebo ještě není informován, v každém případě si ho dovoluji informovat, že by měly být předmětem jeho pozměňujícího návrhu pokud se vládní koalice domnívá, že tam díky těmto dohodám bude vyšší výběr do státního rozpočtu, já si to nemyslím, ale respektuji, že si to koalice myslí a že má právo to prosadit...

Ale prosím, vyhověl jsem vaší námitce.